A bohužel v této chvíli věřím, že si to uvědomujeme všichni, zejména vláda nejsme na ně dostatečně připraveni.

A ta krize tady bezesporu je tak, jako tady byla před dvěma lety, kdy přišel covid, takže my to naopak chápeme. Co však je velmi špatně, nejsme na to připraveni z pohledu veřejných financí. To znamená, ta kombinace, vražedná kombinace nouzového stavu vedle rozpočtového provizoria znamená, že nejsme schopni promptně reagovat. A proto se snažím být maximálně konstruktivní, budu i teď. My nebudeme v žádném případě, znovu to opakuji, a je tady o důvod víc, blokovat přijetí státního rozpočtu, ale musíme si přiznat, že to, o čem se tady dnes budeme bavit, a celá řada z vás bude vystupovat včetně mě, a budeme tady obhajovat své pozměňovací návrhy, které dávají smysl, i když víme jako političtí realisté, že neprojdou, tak budeme aspoň tímto způsobem upozorňovat, kde vidíme problém.

A jsem ráda, že včera po mé interpelaci to pan premiér připustil. Paní ministryně obrany, prostřednictvím paní místopředsedkyně, teď vystoupila, obhájila svůj pozměňovací návrh na 1 miliardu.

Nebude to stačit!

Naše armáda určitě má kam dávat peníze. A kdyby to nebylo do té zakázky, může se dávat jinam. Takže my to podpoříme, my to nekritizujeme, říkáme, že to stačit nebude.

Kolik se tam škrtlo? Není tady. A zase: Bude to stačit?

Musí to zaplatit samozřejmě stát, musí se to zajistit.

Budou další věci, myslím si, že jste včera jednali nebo měli jednat o sociálním balíčku.

Prostě to nebudou věci, které bychom tady jakýmkoli způsobem blokovali. My jsme dokonce připraveni pro ně hlasovat.

Ale znova na vás apeluji, zvažte to. Čeká vás novela zákona o státním rozpočtu, vy už to dneska víte.

To znamená, přehodnoťte některé vaše škrty, prosím.

Mají to díky politice naší vlády, která tam navyšovala platbu za státního pojištěnce, ale hospodařili s deficitem 13 miliard. Jak dopadne veřejné zdravotní pojištění, když přijímáme takové množství uprchlíků?

To znamená, přehodnoťte některé tyto věci a využijte tuto druhou šanci, kterou budete mít.

Máte tam jednotky miliard, takže tu novelu budete muset udělat.

Nezapomínejme, že naši lidé mají obrovské problémy s energetickou krizí, začínají mít obrovské problémy s dalšími...

Děkuji paní předsedkyni. Nyní další, kdo je přihlášen s přednostním právem, je místopředseda Poslanecké sněmovny, pan Karel Havlíček. Pane místopředsedo, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády.